Děkuji.

Má někdo výhradu?

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to, co se odehrálo v České republice, je zcela zásadní zásah do bezpečnosti naší země. Jakékoli výmluvy, že případný výbuch se měl odehrát na území jiného státu, to jsou liché argumenty.

Bezpečnost nás všech, našich rodin, našich dětí a také našich seniorů, celé země je naprosto klíčová věc. Není stranická, nikomu nepatří. Bezpečnost naší země patří nám všem a jsme za ni společně zodpovědní. Znáte mě, že já, co se týká kritiky, tak vůči vládě vystupuji dost často kriticky. V tomto případě bych chtěl vládu za některé její kroky současně i pochválit.

Výroční zpráva BIS už najednou není jenom kus papíru, který se přečte a položí někam do kouta.

Vím, že to nebyla úplně svobodná volba pro pana ministra průmyslu a obchodu, ale nakonec přece jenom tento apel na bezpečnost České republiky vyústil v to, že Rusko bylo vyřazeno z dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Pane ministře, jsem za to rád a pevně věřím, že toto stanovisko bude platit nejenom před volbami, ale současně i po podzimních volbách a budeme pokračovat v tomto směru, protože podzimními volbami se riziko Ruské federace nemění. Podzimní volby na tom nic nemění. A je důležité, aby toto stanovisko bylo trvalé a aby tendr na dostavbu Dukovan byl vypsán bez jakékoli účasti Ruské federace včetně subdodávek. Zvažoval jsem, zda to dám do usnesení, nakonec jsem se rozhodl, že vás o to, vážení páni ministři, pane premiére, požádám ústně.

Odpověď na to, co se stalo ze strany Ruské federace, musí být na straně těch lidí jasná a srozumitelná. Proto chci, abyste zvážili a uložili ekonomické sankce na lidi a organizace, které stojí za tímto útokem, abyste uvalili ekonomické sankce na lidi a organizace, které cíleně působí proti České republice, a to včetně dezinformací, protože řada dnešních bojů se odehrává v rámci dezinformací na sociálních sítích, a je potřeba, abyste jako vláda v této oblasti byli aktivní.

Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za to, že jsme společně jednali věcně, že nám šlo o bezpečnost naší země a absolutní většinou jsme byli schopni přijmout usnesení, které skutečně podporuje naši zem.

Nyní ho přečtu a požádám vás o jeho podporu. Návrh usnesení je předvídatelný, žádným způsobem nepřekvapuje, a ti, co jste byli na výboru pro obranu a bezpečnost, jste se měli možnost s tím textem seznámit.